To neznamená, že pokud by ta novelizace vešla v platnost, všichni se zítra hned hrnou do manželství. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já velice stručně. Rozhodně tady nebudu mít takový rozbor jako předřečníci, kteří vystupovali.

Já jsem, na úvod řeknu, katolička.

Já na to nahlížím tak. Myslím si, že je to možné nahlížet z pohledu ochrany vztahů, vztahů těch lidí a podpory těch lidí právě ke zdravým vztahům, které mohou vést.

To řešme, až to přijde někdy do budoucna případně, ale teď to tady opravdu s touto novelou nebo s těmito věcmi vůbec nesouvisí.

Ale uvědomila jsem si, že opravdu registrované partnerství v současné chvíli je, když to hodně zjednoduším, pouhá výměna občanky na úřadě, a pro ty, kterých se to týká, má opravdu velkou symboliku, a proto si myslím, že bychom měli mít možnost jim to dopřát.

Děkuji vám za pozornost.

Dále je přihlášen pan poslanec Vít Rakušan, ale ten je nepřítomen, takže jeho přihláška propadá.

Ještě než kolegu Ferancovi udělím slovo, přečtu omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Vysvětlím i důvody, proč nebudu hlasovat pro ochranu manželství. Podle mě tento zákon je zbytečný. Nebo chrání před kým? Já si troufám říct, že moji rodinu nebo vaši rodinu neohrožují jiné osoby.

Ale já nebudu hlasovat ani pro zákon o manželství pro všechny. Vysvětlím důvody. Proto, že dle mého názoru on neřeší praktické problémy. Já rozumím, že ti lidé nemají stejná práva, nebo chápu to. Pokud bychom se bavili, chtěli řešit, nevím, právo na informace o zdravotním stavu, řešme ten konkrétní paragraf.

Ten návrh je velký, revoluční skok. Všechno vyřešíme. To si myslím, že není správné. Já chápu, to jsou hodnotové věci, které se časem mohou měnit. To se může stát. Podíval jsem se do ASPI, napsal jsem si heslo manželství a podíval se, kolik právních předpisů tento pojem používá. 347 platných a účinných právních předpisů používá tento pojem. Pochopitelně občanský zákoník, trestní řád, občanský soudní řád, zákon o dani z příjmů, insolvenční, azylový, ale například katastrální vyhláška. A já se ptám: Udělal někdo porovnání, co to způsobí? Tato změna? Neudělal. Neudělal porovnání, co to způsobí. Takže z mého hlediska je přijetí toho zákona skok do tmy. Teď je řádné vystoupení. Ještě není klid... Děkuji. Opakuji znovu.

Vůbec netušíme.

Možná, že to skutečně nezastavíme. A já to udělám.